Nikoho nevidím. Poprosím vás všechny, abyste se už usadili na svých místech a přihlásili se, abychom mohli zahájil hlasování o ověřovatelích schůze. Už máme dostatečný počet poslanců v sále. Kdo je pro navržené ověřovatele? Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je v tuto chvíli 89 poslanců, pro 85, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 83. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Leo Luzara. Současně konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Podle § 109m odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném jednání.

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, avizuji, že navrhnu zařazení těchto sněmovních tisků do návrhu pořadu této schůze. V této souvislosti je nutné ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá, abychom dostáli § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k trvání legislativní nouze. Nikoho nevidím, rozpravu končím.